To je potřeba napravit. Senátoři si toho správně všimli. Je dobře, že tady v tomto smyslu i horní komora zafungovala jako pojistka toho, abychom nedali do právního řádu něco, co je zjevně takto problematické. A já děkuji i Sněmovně, že se takto rychle sešla, ač samozřejmě situace okolo pandemie a data se během týdne dramaticky změnila a zdá se, že původní stav, nebo původní vize, že se budeme moci od soboty, respektive neděle, řídit tímto zákonem a pandemickou pohotovostí, nebude možná.

Proto KDUČSL, náš poslanecký klub, podpoří verzi tohoto zákona ve znění postoupeném Sněmovně Senátem.

Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Nicméně víte, kdo se bojí? Já se bojím toho, že onemocním. Víte proč? Já bych chtěl být očkovaný. Proč jsem neočkovaný? Jako lékař, který má nějaký úvazek na záchranné službě, bych mohl být očkován, ale zároveň jsem poslanec, a to se hodí všem těm médiím, která nás dehonestují, kdo dříve, kdo později, jak to, že jsi očkovaný.

Všichni o tom víme.

Nic to nestojí.

Jak jednoduché, nic to nestojí, může to udělat každý a pomůže sobě i někomu jinému.

No prosím, všichni alergici to znají.

Nekončí, tam to začíná.

A náhle z toho je potom horší průběh nemoci.